Ad 1 absence vymezení skutku. a) Úmluvy má každý, kdo je obviněn z trestného činu, minimální právo být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu. Ač se může jevit právo výše uvedené omezeným pouze na trestní proces, jsem přesvědčena, že garantuje ochranu ve všech demokratických právních rozhodovacích procesech.

Co je v poslední dvou podnětech, to ani netuším.

Nedotýkám (?), že disciplinární řízení svým charakterem prolamuje určitá práva mého klienta veřejnost projednání, právo na soudní přezkum rozhodnutí. To ale není tento případ, protože tady nejde o rozhodnutí. Nicméně jsem přesvědčena, že minimální, zákony garantovaná lidská práva mu upřena být nemohou jen z toho důvodu, že je poslancem. Na rozdíl od některých členů MIV jsem přesvědčena, že i vy jako poslanci máte zaručena určitá minimální základní lidská práva. Kupříkladu bývalé ministryně spravedlnosti si to nemyslí.

Kolik času by kdokoliv z vás potřeboval, aby tohle podání argumentačně připravil a sepsal za souběžného řádného plnění si ostatních pracovních povinností?